Ale hlavně si pamatuji na to, jak jsme tady hlasovali proti vůli opozice o tom, že se spojí projednávání 13 návrhů zákonů, které spolu měly pramálo společného, a tento blok návrhů, který tady měl být schválen, se hlasoval poté, co poslanci měli právo vystoupit pouze dvakrát deset minut. Nic takového se teď neděje. Stejně tak se neděje to, že by dnes například vystoupil předseda Sněmovny a navrhl projednání zákonů EET ve stavu legislativní nouze, protože bychom si všichni přáli v koalici, aby tento návrh platil od 1. ledna. Nic takového se neděje. A pamatuji si, když jste tady včera nebo předevčírem hovořil o tom, jak jsou někteří ministři nepřipraveni na jednání, což určitě na tento názor máte právo, jak nepřipraveni mnohdy nejen na jednání byli, bohužel, ministři vašich vlád.

S faktickou poznámkou nyní pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.

První je taková osobní a lidská. Pan poslanec Já vás ujišťuji, že to prostě tak není, ale rozumím koaličním dohodám a rozumím, jak se prosazují vládní návrhy. Ještě si to pamatuji.

Já k tomu nechci říkat plus nebo minus, oni útočili, my jsme se bránili. To je důležité říct. Skončilo to u Ústavního soudu, zkoumal to Ústavní soud a ty zákony nebyly zrušeny. Tak to je taky velmi důležité.

Jinak souhlasím, tohle jsme udělali, takhle jsme se bránili, tuto metodu jsme použili a výsledek byl takový, že jsme byli úspěšní. Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Tejc. Ústavní soud konstatoval ve svém nálezu, který je dohledatelný, že šlo o porušení zákona o jednacím řádu, že ta procedura nebyla správná, nicméně takové porušení nenaznalo intenzity, která by vedla ke zrušení těch 13 návrhů. Ale v případě nálezu, který se týkal zneužití stavu legislativní nouze, došlo ke zrušení těch konkrétních zákonů, tuším, že to byl zákon o stavebním spoření. Takže není to tak, že by Ústavní soud dal za pravdu podle mého názoru tehdy vládě, jen ta intenzita v případě některých návrhů nebyla taková. Ale to už nechme historikům a především ústavním právníkům. Já nezpochybňuji legitimitu obstrukcí, nicméně myslím si, že je možné to překonat, a myslím si, že jsme se také poučili.

Tak to byl zatím poslední přihlášený do všeobecné rozpravy. Pokud se již nikdo další nehlásí, končím všeobecnou rozpravu, ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Pan ministr má zájem. Prosím, pane ministře. Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy a vážení pánové, já se pokusím jenom telegraficky aspoň v té věcné rovině reagovat na možná dva základní body, které tady v té debatě zazněly. Jednak je to právní rámec.

Takže my nejsme v žádné mimořádné situaci nebo v nějakém emergentním režimu, kde bychom my jediní nevěděli přesně, jak s tím naložit. Rád bych řekl, že usnesení Poslanecké sněmovny, o kterém tady byla řeč, tak to stanoví konkrétního adresáta úkolu a to je ústavněprávní výbor ve spolupráci s Legislativní radou vlády. Zástupci Ministerstva obrany z vlastní iniciativy kontaktovali v dané věci na jaře tohoto roku Legislativní radu vlády a následně se účastnili jednání podvýboru pro Ústavu a v návaznosti na tato jednání zpracováváme vlastní analýzu příslušného článku Ústavy, článku 43, která má zhodnotit, zda jeho stávající znění odpovídá potřebám praxe, nebo nikoli. K té druhé záležitosti, ta se týká termínu.

Současný požadavek na navýšení počtu vojáků na 816 pro rok 2016 byl v průběhu druhého pololetí, a to bych rád zdůraznil, upřesňován, možná jsem to měl říct v úvodním slově, ale nechtěl jsem být příliš dlouhý, v průběhu druhého pololetí byl tento požadavek upřesňován v reakci na zhoršující se bezpečnostní prostředí v Evropě a v návaznosti na upřesnění požadavků NATO a také možností naší armády.

A tím reaguji na ten moment, který tady také zazněl, zda jsme připraveni. Čili ano, pokud toto nyní zde přednášíme jako jakýsi náš požadavek nebo připravenost, odpovídá to skutečnosti a my jsme schopni deklarovat připravenost těchto jednotek do struktur NRF v roce 2016. Vliv mělo také rozhodnutí NATO o změně úrovně pohotovosti k nasazení v operaci, včetně vytvoření sil velmi rychlé reakce. Nechci tady už dlouze o tom hovořit. Platí některá ta data, která tady zazněla. Opticky to vypadá skutečně, že ten materiál měl nějaké zpoždění.

Nakonec bylo rozhodnuto, že ano, že jsme schopni, a proto se to měnilo ještě na poslední chvíli. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Zahajuji podrobnou rozpravu. Kdo se hlásí do podrobné rozpravy? Jestliže nikdo... Pan zpravodaj? Prosím, pane zpravodaji. Prosím, pane zpravodaji, abyste se odkázal na usnesení, které jste přednesl ve všeobecné rozpravě. Děkuji za slovo.

Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení zástupce velitele plukovníka generálního štábu Ing.